Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další hlasování, pozměňující návrh pod písmenem G, předkladatel pan poslanec Jan Skopeček. Tento návrh je o tom, že oproti vládnímu limitu 50 zaměstnanců zvyšuje tento limit na 250 zaměstnanců. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 93, přihlášeno 162 poslanců, pro 73, proti 6. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 94, přihlášeno 163 poslanců, pro 76, proti 43. Návrh nebyl přijat. Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, tímto jsme se vypořádali, pokud nejsou nějaké námitky, se všemi pozměňujícími návrhy. Pokud tyto námitky nejsou, mohl byste nechat hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Ano, byly to všechny pozměňovací návrhy.